V září jsme prosadili závěr a bylo to na mimořádné radě pro energetiku, kterou jsme svolali jako předsednická země že Komise má najít řešení pro lepší využití povolenek z rezervy tržní stability a jejich využití pro financování balíčku REPower EU, pomocí kterého budou financovány energetické projekty u nás, což je také důležité další úspěch českého předsednictví.

Proč říkám, že jsou to úspěchy?

Osobně jsem toto téma otevřel na neformálním summitu v Praze. Ano, máme zde podporu a společně s námi to chce Polsko a některé další země. Bohužel, většina se tomu dost brání, přesto jsme dosáhli těch výsledků, které jsem vám řekl. To, že do toho systému zasahujeme, má jeden zásadní a pozitivní efekt.

Děkuji, pane premiére. Pan poslanec má zájem položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

Nicméně vy jste mi neodpověděl na celkem zásadní otázku, kde budete brát peníze do rozpočtu, pokud tady zavřou obrovští zaměstnavatelé, jako například Škoda Auto nebo podobně, z důvodu cen energií, a bude to indukovat obrovskou nezaměstnanost. Z čeho budete tedy potom platit podpory v nezaměstnanosti a další kompenzační balíčky? Děkuji za odpověď. Pan premiér vám odpoví na doplňující otázku.

Já už jsem u té předcházející interpelace odpověděl na otázku, co děláme pro to, aby takovýto vývoj nenastal, abychom prostě nepřipustili krach nebo významné problémy velkých firem. Jsme si vědomi toho, že jsme průmyslová země, a podle toho také jednáme.

Děkuji, pane premiére. Nyní máme na pořadu čtvrtou interpelaci, kterou přednese pan poslanec Radek Vondráček, připraví se pan poslanec Radovan Vích. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. My jsme byli připraveni dopoledne diskutovat na téma cenzury a na téma činnosti oddělení strategické komunikace Úřadu vlády, nepodařilo se nám to.

Shodou okolností byla zahájena týden před komunálními volbami, jaká to náhoda. Mě by zajímalo, jestli tedy jediným účelem a jediným výsledkem té kampaně bylo, že byly hájeny kroky této vlády před komunálními volbami, nebo jestli máme i nějaké výstupy a nějaký měřitelný účinek jestli si třeba více lidí začalo chodit pro dávky, jak jste jim doporučovali, nebo jakým způsobem proběhla osvěta mezi obyvatelstvem. Hlavně by mě zajímalo, co nás to všechno stálo, protože těch 24 milionů pokud vím, tu zakázku obdržela společnost, která tam měla nějaké problémy s osobami stíhanými pro daňové úniky.

Protože já jsem slyšel, že budou nějaké další kampaně.

Děkuji, pane poslanče. Nyní se vám dostane odpovědi od pana premiéra na vaši interpelaci ve věci informační kampaně vlády před volbami. Prosím, pane premiére, máte slovo. Vážený pane poslanče, samozřejmě na vaši otázku vám rád odpovím. Jak ta kampaň vypadá, to všichni vidíte, nejenom vy, ale vidí to i občané, takže je jasné, že to není žádná kampaň na podporu vlády nebo kampaň před volbami, ale má úplně jiný smysl a ten vám tady objasním, včetně toho, proč byla spuštěna právě k tomu datu, tedy k 12. září.

V souvislosti s tím, jak jsme schválili hlavní balík pomoci, byla spuštěna informační kampaň, kterou tady zmiňujete, a bylo to 12. září. Nešlo to udělat určitě dříve a nemělo by žádný smysl to dělat ani později, protože bylo potřeba informovat občany o tom, jaké pomoci se jim může dostat a kde se jim té pomoci může dostat. Vzhledem k tomu, že těch nových forem pomoci nebo rozšířených forem pomoci je opravdu celá řada, takováto informační kampaň je zcela na místě. Nejsou to standardní nástroje, nežijeme v běžné situaci, nejsme v normální době, je potřeba dělat mimořádná opatření a je potřeba také o tom občany informovat.